Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 210, přihlášeno je v tuto chvíli 77, pro 72, proti nikdo. Návrh byl přijat. Děkuji vám a končím tento bod.